Čili pokud to má být vyřešeno jako celek, pokud nemá ta kauza skončit tím, že se svede odpovědnost na tři úředníky, je potřeba, aby se tím zabývala skutečně vyšetřovací komise. Poslanecká sněmovna je odpovědna vůči občanům a měla by učinit veškeré kroky, aby vyšetřila důvodná podezření z nelegální privatizace zisku a socializace nákladů, učinila odpovídající opatření v souladu se zákonem a také do budoucna snížila motivaci osob, které se neeticky obohacují na úkor státu. A nyní k tomu, co by se mělo vyšetřit.

A proč pan Sobotka jako následný ministr nepodal za stát případně trestní oznámení, pokud o tom věděl.

Za třetí jak zástupci státu zajistili vymahatelnost zájmu státu vyplývající z privatizační smlouvy, tedy aby OKD měla dostatečnou rezervu na rekultivaci životního prostředí po těžbě a splnila závazek předkupního práva nájemců bytů OKD, jak tyto podmínky byly vymáhány, zda smlouva byla platná, případně zda tam došlo k nějaké nečinnosti a kdo za ní odpovídá. A za čtvrté jakým způsobem probíhalo vyplácení dividend ve výši, která neodpovídala zisku společnosti OKD, případně jiné podobné finanční operace, u kterých je důvodný předpoklad, že způsobily úpadek OKD a podobně. Takže to jsou ty základní čtyři úkoly, pro které navrhujeme usnesení, které má tři body.

IV. určuje počet členů vyšetřovací komise na 9 a stanoví většinový způsob jejich volby, a to paritním zastoupením, tak aby tam měl svého zástupce každý poslanecký klub v Poslanecké sněmovně. Já si myslím, že někde je potřeba začít. Myslím si, že toto jakožto privatizační projekt, jeden z prvních a nejvýraznějších projektů, který je rozebírán u soudu, kde jsou zveřejňovány ty podklady, je dobrý způsob, jak začít. Nebo aspoň takový typický příklad, kde se vyšetřovací komise má zřídit. A také my si samozřejmě neklademe ambice, abychom vyšetřili úplně všechny věci v této republice pomocí vyšetřovací komise. A proto je to případ, ke kterému by vyšetřovací komise měla být zřízena. Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem 93 poslancům, kteří se podepsali pod tento návrh a díky kterým je dostatečná podpora, aby tato vyšetřovací komise byla zřízena. Věřím, že se dostaneme nejenom k tomu, aby vyšetřovací komise byla zřízena, měla svého předsedu a své členy, ale aby především předložila této Poslanecké sněmovně za deset měsíců zjištění, která budou odpovídat tomu, co očekávají všichni občané.

Vážené dámy a pánové, především musím vyjádřit radost nad tím, že se případ OKD dostal v rámci bodu jednání na pořad Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Všichni poslanci SPD samozřejmě tento návrh podpořili. V minulém volebním období jsem na tuto věc opakovaně veřejně upozorňoval, ale bohužel, tehdy to byl hlas volající na poušti kvůli tehdejšímu složení Poslanecké sněmovny. Dokonce jsem podal už před třemi lety i trestní oznámení na premiéra Bohuslava Sobotku, které však podivně zapadlo. Dnes je díky voličům situace jiná.

Jsou zde vážné indicie, které ukazují, že šlo o vyvedení majetku státu hluboko pod cenou. Jsou zde vážné indicie, že byl český stát připraven o miliardy korun. Případ může ukázat na mimořádné propojení podnikatelských a politických mafií, které zasahovaly až do vládních struktur. Skutečnosti naznačují, že nejvyšší političtí představitelé nebyli oklamáni, ale že sami dobře věděli, jakým způsobem tento podvod probíhá, a mohli mu napomáhat. Nemůžeme se spokojit, že dnes stojí před soudem tzv. malé ryby. Tyto malé ryby neplánovaly ani nerozhodovaly. Tyto malé ryby ani neměly žádný miliardový prospěch z tohoto tunelování majetku státu. Potřebují znát pravdu a potřebují, aby v této věci došlo k důkladnému a spravedlivému prošetření. Mají na to právo, neboť miliardové škody, které tato kauza způsobila a ještě způsobí, budou platit ze svých daní. Je třeba ustavit vyšetřovací komisi s jasným navrženým zadáním, která bude postupovat ve smyslu důvodové zprávy. Znovu je nutné připomenout, že tuto možnost nám dává až výsledek posledních voleb. Je třeba zdůraznit, jakou demokracii tady nyní máme. Je to demokracie pro pana Bakalu a jemu podobné tuneláře. Obyčejní lidé, kterými elity pohrdají, chtějí jinou demokracii. Takovou demokracii a svobodu musíme prosadit.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji.